Děkuji. Dalším z přihlášených je pan ministr Jurečka.

Děkuji. Dalším z přihlášených je pan vicepremiér Bartoš. Já bych chtěl jenom krátce zareagovat na tu výhradu pana poslance Babky já jsem tohle už dneska několikrát slyšel.

Nyní je omluven a já myslím, že ta odpověď již několikrát zazněla.

Ale pokud ta otázka se hlasy 60 přihlášených opakuje znovu a znovu, myslím si, že asi není úplně nezbytné, aby byl tady a na každou otázku v každé fázi odpovídal tím stejným, neboť i od jiných kolegů z vlády zde již ten stav legislativní nouze byl vysvětlen. Pokud s tím vysvětlením samozřejmě nějaký poslanec není spokojen, je to jeho plné právo, ale faktem je, že ministr Šalamoun ve věci nutnosti legislativní nouze vztahující se již dnes vystoupil. Děkuji.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře Bartoši, my nikomu nevyčítáme nebo já tedy osobně nevyčítám že je řádně omluvený. My jsme tady tu debatu vedli do dvou hodin.

Nejdřív jste nás omezili v čase a pak jste nás ještě omezili v dalším čase, že bude hlasováno. Takže vlastně dvakrát jste nás omezili. Já jsem tady prosila, abyste to nedělali, stejně jste to udělali.

To je všechno. Děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

My jsme tady včera od rána posuzovali stav legislativní nouze.

A my zde dnes opět v půl dvanácté jsme zahájili bod Posouzení podmínek pro projednávání ve zkráceném jednání a opět zde není a opět zde není nikdo, kdo by to odůvodnil. A neříkejte, že teď na to není prostor. Teď jsou tady dvě faktické poznámky a jsou přihlášená přednostní práva. Mně to přijde úplně na hlavu postavené kdy jindy by tady ten ministr pro legislativu měl být a kdy jindy než včera, při projednávání stavu legislativní nouze, a dneska při posouzení podmínek by tu měl být?

Není možné, že už jsme tady nevím, kolik hodin, a neměli jsme možnost ho vyslechnout. Děkuji.

Měl tu možnost, má přednostní právo.

A já bych chtěl znova, tak, jak jsem to udělal, možná trochu hlučně, a mluvil jsem na pana ministra Jurečku a nechci to dělat, protože takový dialog není hoden této Sněmovny tak bych chtěl i poprosit pana ministra Bartoše. Mě prostě vadí, když už nás omezujete v čase, abyste nám diktovali, kdy se můžeme ptát a jakých ministrů.

Děkuji.

Já tedy ještě jednou děkuji za slovo. Navážu na to, co jsem říkala, protože vidím, že žádná odezva. Ráda bych věděla, jaká hospodářská škoda vznikla? Není zpracovaná studie dopadů, tudíž my nemůžeme vyhodnotit, jestli vznikla nebo nevznikla, to za prvé.